Podporu všem proplatíme do té doby. A když to zvládneme, tak od pondělí za týden otevíráme. Tak nyní dvě faktické poznámky.

Tady si vláda svým způsobem naběhla sama, protože říci veřejně: My sice víme, že jednáme proti zákonu, ale přesto je nám to jedno, my to děláme v dobré vůli, to je nejhorší cesta, co může být v rámci zákonodárce, popřípadě vlády vůči občanům. To byla obrovská chyba. Tento argument byste neměli používat už nikdy, a to rozhodnutí soudu vám dalo určitý čas napravit situaci, to není problém. Druhý okruh problémů, o kterém jste hovořil, se pokusím shrnout. Hovoříte o odborné skupině, já čtu její výstupy, nikdy jsem je příliš v diskuzi nepoužíval, protože jsou příliš matematické a příliš statistické.

To, co vy uděláte, že postupně začnete uvolňovat, neznamená, že se omezí mezilidský kontakt těch lidí, ale naopak se zkoncentruje.

Tak pan ministr tady předvedl krásné píár činnosti své vlády. Je to správně, je to správný ministr své vlády. Ale jako... já ho chápu.

Ale prostě to je realita, kterou všichni známe. Víme, že vakcín není dostatek.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, budu velmi stručný, i když by se o tom dalo diskutovat ještě dlouho, ale my chceme, abychom o tom mohli hlasovat a mohli jsme rozhodnout, proto skutečně budu stručný velmi.